Jak je to možné? A zrovna když se rozhodují Dukovany, zrovna když tajná služba potřebuje argumenty, po kterých Poslanecká sněmovna oprávněně volala, se tento případ objeví. Věřím aspoň tomu, že tajné služby se připravily natolik, že jsou schopny toto doložit nějakými údaji, ale nejsem ten, který má právo nahlížet. Já si počkám na pana prezidenta, který má právo nahlížet a dostane určitě tu zprávu. A myslím, že už to nebude dlouho trvat, oznámil, že vystoupí a řekne nám, jak to vnímá on. Protože to, co jsem slyšel od vlády, která má také toto právo, a představitelé vlády těch bezpečnostních resortů to právo mají, tak mě příliš nepřesvědčilo, protože rozporuplné údaje postupem času v té chronologii, ty výmluvy ministra vnitra a ministra zahraničí, argumentace premiéra, které zaznívaly, do toho vnášely možná více nejistoty než uklidnění.

To považuji za docela závažnou věc. A znovu zdůrazňuji, opravdu se to mohlo stát, že Rusko pošle dva agenty, aby zničili vrbětický sklad zbraní. Tak si odpovím: asi cítilo ohrožení z tohoto skladu.

To také považuji za určitý postoj této společnosti a mrzí mě to.

Je to tak?

Ale zase nezpochybňuji, že to mohli udělat. Čekal jsem, že tajná služba, ředitel tajné služby BIS, nám neřekne jména, konkrétní stupně, hodnosti, kdo se na tom podílel, ale minimálně na tyto otázky odpoví, protože přece černý obchod se zbraněmi, a to podezření tu také je, je jedním z nejhorších, co může demokratickou zemi postihnout, že by byla v podezření, že nelegálně proti mezinárodním zvyklostem, a nevím, jak to nazvat, vyváží zbraně do válečných konfliktů a podporuje to vraždění tam. Měli nám to říct, aspoň tady tohleto: My jsme zjistili, že ruští agenti vyhodili sklad ve Vrběticích, protože se báli, že ty zbraně skončí na bojišti tam a tam, kde můžou umírat ruští vojáci. Proto to udělali. Já jsem to neslyšel. Jestli ano, jaká je spoluvina? Existuje spoluvina? Anebo měly zabíjet někde jinde, ale to by nás už nezajímalo, v Africe, ať tam umírají, ať se tam zabíjejí, nás to nezajímá? A že používají české výbušniny, české automaty? Hlavní je byznys.

Jak jsou kontrolovány dodávky dílů a rozdělených věcí? To všechno jsou otázky, které zaznívají a odpovědi se mi nedostávají. A proto si myslím, že nastal čas vyjádřit se usnesením.

Dovolím si citovat: